S náhradní kartou číslo 9 hlasuje pan ministr Ťok. Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazenými body z bloku třetího čtení, u kterých jsou již splněny zákonné lhůty pro projednání, a to v body v tomto pořadí: bod 58, sněmovní tisk 76, bod 59, sněmovní tisk 51, bod 60, sněmovní tisk 61, bod 63, sněmovní tisk 120, bod 61, sněmovní tisk 79, bod 62, sněmovní tisk 93, a bod 64, sněmovní tisk 137. Poté bychom případně pokračovali dalšími body dle schváleného pořadu, to je blokem zákonů prvého čtení. A já vás opravdu poprosím o klid v sále, abychom se nemuseli překřikovat. Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech. Děkuji. Jako první s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Dobré ráno, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Vážený předsedo, dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevně zařadit v pořadu schůze bod č. 38.

Tedy jako třetí v pořadí. Děkuji za pozornost. Děkuji. Další s přednostním právem pan předseda Chvojka. Hezký den.

Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení k pořadu schůze? Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o návrzích, které jste právě vyslechli.

Všichni víme, o čem hlasujeme.

Kdo je proti? Hlasování číslo 55, přihlášeno je 148 poslanců, pro 79, proti 28. Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Já vám děkuji. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zazněly. Dovolte mi přečíst omluvu.

A než přistoupíme k dalším bodům pořadu jednání, poprosím pana předsedu volební komise, aby vyhlásil příslušné lhůty. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne. Já jsem teď poprosil o ten kratičký prostor před otevřením dalšího bodu, abych reagoval na čerstvě odhlasované pevné zařazení bodu, konkrétně toho volebního bodu na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny. Protože je to tedy úterý 10. 7. jako poslední bod večer, tak my musíme dodržet tu čtyřiadvacetihodinovou lhůtu mezi volební komisí, projednáním na komisi, a samotnou volbou. Lhůta na podání návrhů na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny bude pondělí 9. července do 12 hodin. Děkuji. Já vám také děkuji. Budeme tedy pokračovat v souladu se schváleným pořadem schůze.